Z pověření vlády, které tady mám z 5. září přiloženo, uvede tento tisk paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Požádám ji tedy o přítomnost v sále, vím, že tady byla.

Ptám se paní ministryně spravedlnosti, jestli chce před otevřením rozpravy za vládu vystoupit jako navrhovatelka. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, máme zde ve třetím čtení tzv. nominační zákon, který byl v podstatě předkládán už jednou a navazuje na věcně obdobný návrh zákona, který byl předložen v minulém období Ministerstvem financí. Tehdy ovšem nebyl schválen.

Navržený zákon upravuje i postavení, složení a působnost výboru pro personální nominace. Ve druhém čtení už jsem jej podrobně představovala, tak budu tentokrát stručnější a spíš se zaměřím na pozměňovací návrhy. Paní ministryně, já vás na chvilku přeruším a požádám kolegy a kolegyně o klid ve sněmovně, abyste mohla dokončit své úvodní slovo. Já počkám ještě, kolegové, aby tady byl dostatečný klid. Pozměňovací návrhy byly projednány hospodářským výborem Poslanecké sněmovny jako výborem garančním na jeho schůzi 18. září 2019.

Tak pokud ne, tak v tom případě pan poslanec Marian Jurečka je přihlášen do rozpravy. Děkuji.